Proto já navrhuji, aby to pojištění bylo vyšší, a je to právě ochrana klienta. Pak je tam jedna drobná záležitost, týká se výpovědi smluv.

Tady už o tom bylo hovořeno.

Často naše investice do bydlení je ta největší v našem životě, a proto by nás měl provázet někdo, kdo na to má vzdělání, praxi a solidnost. Také děkuji a prosím pana poslance Poura, připraví se pan poslanec Zahradník. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, leží před námi návrh zákona, který považuji za důležitý. Dotýká se sice tématu, ve kterém se běžně člověk zase tak často nepohybuje, nicméně několikrát za život se s ním většina občanů setká. Jedná se o nákup, prodej či pronájem nemovitostí a o odbornou asistenci ze strany realitních makléřů. Pro běžného občana toto bývají jedny z největších transakcí v životě. Proto podporuji záměr předkladatele dát tomuto druhu podnikání legislativní rámec. Jsem rád, že cílem zákona je kultivace realitních prostředí a zvýšení důvěry v realitní kanceláře. Rád bych nyní odůvodnil svůj pozměňovací návrh, ke kterému se přihlásím v podrobné rozpravě. Podle původního návrhu v podobě, v jaké se dostal do Poslanecké sněmovny, byly realitní kanceláře oprávněny poskytovat, byť ne nabízet, úschovu finančních prostředků v souvislosti s realitním obchodem bez omezení. Následně se objevil pozměňovací návrh, který toto navrhuje zcela zakázat a úschovy provádět pouze prostřednictvím vyjmenovaných osob. Po vyslechnutí odůvodnění obou těchto postojů jsem se rozhodl předložit kompromisní návrh, který má za cíl stanovit hranici takzvaného menšího obchodu, kdy by úschovy mohly poskytovat i realitní kanceláře, a většího obchodu, kdy by tyto úschovy byly poskytovány pouze bankami, zahraničními bankami, notáři nebo advokáty. Tuto částku jsem navrhl ve výši 890 tisíc korun, kdy tuto výši dále odůvodním. Ve vládou předloženém návrhu zákona se v ustanovení § 4 navrhuje úprava, dle které se realitním zprostředkovatelům zakazuje nabízet, nikoli poskytovat, úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy. Při projednávání předloženého návrhu zákona v prvním čtení bylo zástupkyní předkladatele, paní ministryní pro místní rozvoj, při odůvodnění zvolené úpravy uvedeno, že je potřeba rozlišovat velké obchody a malé obchody s tím, že v malých obchodech má být umožněno poskytování úschovy realitními zprostředkovateli, ve velkých obchodech by měla být úschova svěřena profesionálům. V navrhovaném textu zákona však k žádnému rozlišení na malé a velké obchody nedochází a možnosti poskytování úschov jsou upraveny pro všechny obchody stejně. Pozměňovacím návrhem tedy navrhuji stanovit hranici, do které by bylo umožněno poskytovat úschovy realitním zprostředkovatelům, s tím, že v případě vyšší částky by realitní zprostředkovatel mohl zprostředkovat pouze u notářů, advokátů, bank, zahraničních bank. Při stanovení výše této hranice jsem vycházel z údaje obsaženého v důvodové zprávě k návrhu zákona, kde na straně 28 vláda uvádí, že průměrná hodnota realitního obchodu zprostředkovaného vybranými velkými realitními kancelářemi i zástupci menších realitních kanceláří činila v letech 2015 až 2017 cca 890 tisíc korun. Tudíž navrhuji, aby výše uvedenou hranicí byla právě částka 890 tisíc korun. Děkuji vám za pozornost. Také děkuji a nyní prosím pana poslance Zahradníka do obecné rozpravy, připraví se paní poslankyně Válková. Prosím, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem o tomto zákoně tady mluvil již v prvním čtení, a tak se spíše omezím na vysvětlení a zdůvodnění svých pozměňovacích návrhů. První návrh spočívá v tom, že navrhuje zrušit § 4.